Celou řadu zákazníků těšilo, že podnik, kam přišli, jedná podle pravidel a stejně jako oni platí daně. Řada podnikatelských svazů chce zachovat EET právě proto, že chtějí ukázat, že nejsou příživníci, kteří státu neplatí daně, a že je jejich sektor poctivý, doplňují podnikatelé a zároveň odmítají zdůvodnění Ministerstva financí, že stát přichází ročně kvůli provozu systému o půl miliardy korun ročně a podnikatelé kvůli nutné údržbě systému o dalších 1,5 miliardy. Cituji: Nevíme, kde k takovým číslům přišli. U podnikatelů to nelze spočítat a u státu jsou podle nás náklady ve výši několika desítek milionů korun. To opět cituji podnikatele a opět si to všichni můžeme dohledat v mediálním prostoru. Odbory jsou na rozdíl od odborné veřejnosti výrazně ostřejší. Cituji: Vyzýváme současnou vládu, aby plány na celkové zrušení EET zásadně přehodnotila a jeho působnost naopak podle původních plánů rozšířila na všechny relevantní poplatníky.

Zachování EET podporuje i zástupce největší profesní organizace v sektoru cestovního ruchu, prezident Asociace hotelů a restauraci.

Podle odborníků se stát dobrovolně odřízl od nástroje pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech.